Takže snaha v tomto smyslu byla.

Dávám návrh k přepracování. No tak já jsem vás už přerušil, takže... Takže vy stejně budete pokračovat potom, dostanete slovo, až...